Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl schválen a bod vyřazen.

Kdo je proti?

Tento návrh byl také přijat.

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Ještě zde mám další omluvy.

To jsou ještě omluvy. Ptám se, zda jsem nechal hlasovat o všech návrzích ke změně pořadu. Ano, nejsou žádné protesty.

Je mi líto, jestliže paní ministryně musím se jí zastat, dozvěděl jsem se požadovala, aby jí bylo včera vyhověno, a grémium smete její požadavky.

Proč jsme se tak rozhodli, na návrh vedení Sněmovny.

A děláme to proto, že vyhovujeme ministrům, to je třeba si říct.

To je špatný přístup a je jedno, která vláda to dělá. Kritizoval jsem to i v minulém volebním období, kdy jsem byl vládní poslanec a ne opoziční. Jenom bych doplnil, že jsem odeslal dopis na všechny členy vlády, ve kterém jsem je informoval o situaci a požádal jsem je o součinnost. Doufám, že na příští schůzi Sněmovny to bude již lépe fungovat a bude spokojena jak Poslanecká sněmovna, tak členové vlády.